To znamená, že... Musí si na to vzít finanční prostředky, které tam mají v položce odměňování, to znamená, že se pouze ty finanční prostředky přesunou, a pokud budou dobře pracovat, tak v rámci odměn tam nebudou mít nic. A o tom je právě ten náš pozměňovací návrh, protože to si myslím, že je už úplně k těm policistům i k těm hasičům nefér, aby tedy když se jim od 1. září ty finanční prostředky navýšily o 10 %, tak aby tam na to měli i prostředky.

Já si myslím, že to je určitě částka, kterou státní rozpočet vůči těmto lidem určitě zvládne.

Pan ministr vnitra přišel, jak vybojoval 700. Já tedy kdybych asi byla v jeho pozici, tak bych v žádném případě nepřistoupila na to, aby se to snížilo, bojovala bych za to, aby to bylo 1 400 korun.

To další už tam nevidíme.

Pan ministr financí nás několikrát kritizoval, že u některých zákonů nepředkládáme pozměňovací návrhy. Když jsme předložili v novele rozpočtu, ani jeden nebyl podpořen, tak já doufám, že v tomto případě bude nějaký opoziční návrh pozměňovací podpořen.

A já jsem tady říkala ty počty těch cisternových automobilových stříkaček, které jsou po 25 letech životnosti, a jak je nutné neustále obměňovat ta auta, a proto ten další a poslední pozměňovací návrh, který předkládáme, je, aby dobrovolní hasiči měli tu částku aspoň těch 100 milionů korun, aby mohli začít soutěžit ta auta, aby měli možnost mít ten příspěvek. Protože jestli jste z těch jednotlivých měst a obcí, tak pokud ten příspěvek nedostanou, tak řada z nich se rozhodne a nebude moci tu techniku obměnit.

A já bych chtěla velmi požádat o podporu pana ministra vnitra a zároveň bych chtěla požádat o to, abyste opravdu zvážili ty pozměňovací návrhy, které předložíme, a abyste se jimi zabývali a nějaký z nich podpořili. Hasiči a policisté si to opravdu zaslouží. Děkuji vám. Děkuji. Dalším z přihlášených, respektive s faktickou poznámkou, je pan ministr financí.

A ty dvě změny.

A ta druhá změna, to navýšení. Tak já nevím, jestli si to může hnutí ANO přičítat k dobru. Tak si vzpomeňme, jak to bylo. My jsme ve Sněmovně navrhli, aby se při snížení daní kompenzovaly výpadky městských a krajských rozpočtů vy jste byli proti. Fakt nevím, prostřednictvím jiného pana místopředsedy.

Vaše vláda to nebyla, byl to poslanecký návrh pana poslance Babiše, vy jste hlasovali proti.

A je to správně, ale nebyla to vaše zásluha. Byli jste proti.

Takže dobře, že jste to podpořili.